Ano, prosím.

Nevidím, takže budeme pokračovat. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě krátce odpovědět na některé dotazy, které zazněly v prvním vystoupení pana poslance Volného.

Samozřejmě nejsou zvoleni členové té vyšetřovací komise, nikdo není oprávněn tady se za ni vyjadřovat a není možné říct, co bude v té zprávě, protože to záleží na té komisi. Komise samozřejmě provede všechny potřebné důkazy, zodpoví si všechny předběžné otázky, které jsou potřebné pro rozhodnutí o doporučení k bodům A, B, C, D a tak dále a podle toho připraví svoje závěry. A pokud si myslíte, že by tam mělo být uvedeno něco dalšího, tak v rámci podrobné rozpravy bude možné načíst pozměňovací návrh, kterým se rozšíří úkoly vyšetřovací komise o některý další bod. Děkuji za pozornost.

To určitě není nic proti ničemu. Děkuji.

Pan poslanec Milan Feranec vystoupí v rozpravě. A pane poslanče, máte slovo.

Na začátku se určitě shodneme, že pandemie byla obrovská krize nebo je obrovská krize krize zdravotní, společenská, ekonomická, a vždycky je dobré vyhodnotit tu krizi. Krize zaběhlých postupů, jak jsme byli zvyklí reagovat na nějaké situace najednou jsme byli před úplně novými situacemi. A určitě je dobře, když zkusíme vyvodit nějaké poučení a nastavit do budoucna ty postupy trošku jinak.